Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kteří jste v sále, pane ministře, i když jsem trošku zmatená, protože předkladatelem byl pan ministr financí i přesto, že gesčně je to váš zákon, teď tady jste vy, abyste to obhajoval, tak trochu tak úplně není zvyklost, ale to už jsme si zvykli. Opakovala jsem to při schvalování novely státního rozpočtu, opakovala jsem to při každém čtení novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zopakuji to také dnes po vetu prezidenta republiky Miloše Zemana, který využil svou pravomoc a vetoval zákon, vrátil ho Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předložená novela je chybná, nerozumná a v této chvíli extrémně nezodpovědná.

A tato právní úprava se přímo dotýká poloviny občanů České republiky. Navíc je obrovskou chybou považovat zdravotnictví za oblast, která jen spotřebovává peníze. Právě naopak, kvalitní zdravotní péče může výrazně zvýšit růst HDP. Díky němu totiž lidé mohou pracovat lépe a déle. Zdraví občanů je z ekonomického pohledu pro stát výhodné.

Rovněž stav veřejného vysokého školství v oblasti zdravotnictví byl tristní. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Žádná strana pětikoalice se v posledních dekádách nezabývala systémovými reformami ve zdravotnictví a nikdo se nezabýval problémem, že velká část našich kvalitních zdravotníků odchází každoročně do okolních zemí, primárně do Německa a Rakouska, a jak se k tomu systémově postavit. Problémy, které neměly snadné a rychlé řešení. Začali jsme to řešit. Já si vzpomínám, jak jsme přidávali peníze, moji kolegové si na to vzpomenou, na to, aby mohly lékařské fakulty navýšit počty studentů, protože každoročně celá řada studentů skončila pod čarou, to znamená, že splnila podmínky pro přijetí, ale z kapacitních důvodů nebyla přijata. A pak ti lékaři prostě chyběli. Takže to byly kroky, které jsme určitě spustili, a celou řadu dalších.

Právě nízké platy státu za děti, důchodce a nezaměstnané, což je přes 60 % obyvatel, byly základní příčinou dlouhodobých ekonomických problémů českého zdravotnictví a způsobovaly chudobu ve zdravotnictví.

Toto navyšování bylo zcela opodstatněné v důsledku aktuální situace. Měli jsme jednoznačný cíl zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví lidí žijících v naší zemi.

Vy skutečně chcete, abychom přestali topit v nemocnicích? Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny doporučí pacientům dokoupit pár svetrů? Dlouhodobě také zdůrazňujeme, že musíme adekvátně ohodnocovat naše lékaře, lékařky, zdravotní sestry a ostatní zdravotní personál. Hnutí ANO chápe, že vzhledem ke zvyšování cen zdravotní péče, léků, technologií, ale už i zmíněnému zvyšování platů zdravotního personálu, což je krok absolutně nezbytný, abychom těmto pracovníkům zabezpečili nejen důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti jejich povolání, musíme také zabránit přesunu našich kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí.

V případě, že by kabinet Petra Fialy neměnil výši platby za státní pojištěnce, tak by pravděpodobně došlo k opětovnému schodku systému veřejného pojištění. Dnes je již pravděpodobné, že v případě schválení novely může dojít k vyčerpání rezerv.